Dovolím si konstatovat, že se nedomnívám, že se jedná o nějaká chaotická rozhodnutí. Opravdu se opíráme o velmi podobné informace jako například Německo a i při rozhodování o tom, do jakého rizikového scénáře se přesuneme, používáme stejné parametry, jako má Německo, jenom je máme navíc oskórované. Ale prosím vás neděláme... ono totiž nic jiného dělat nelze. Všichni se chovají velmi podobně a některé kritizujeme více, některé kritizujeme méně.

Ale to definitivní, a já to jenom opakuji, to definitivní rozhodnutí opravdu padne až zítra, protože chceme mít co nejvíce dat ze všedního dne tohoto týdne zejména z nemocnic. Protože v současné době jsou to právě nemocnice, které musíme udržet v chodu a které jsou to, co musíme za každou cenu zachovat. Pokud se týká silvestra, tak tam si zase naopak myslím, že bychom byli všem k smíchu, kdybychom dělali další a další výjimky. Naopak je potřeba se rozhodnout a toto rozhodnutí držet. A myslím si, že i všichni občané by to brali velmi zvláštně, kdyby se provedlo rozhodnutí a následně z něj začaly zase dělat desítky dalších výjimek.

O kompenzacích už jsem se bavil.

To se asi nemusíme o tom přít. A ještě abych si dovolil vyvrátit kritiku, o které jsme se zde bavili. Tak není to jenom restriktivní opatření. V současné době my opravdu nemáme moc jiných možností, stejně jako ostatní země, než přejít do toho, čemu my říkáme stupeň 5, a každá jiná země tomu říká jinak. Ale jsou to podobné věci. Ale například se sportovci nebo s kulturou připravujeme pilotní programy založené na opakovaném testování těch, kteří chtějí tyto aktivity vykonávat, právě proto, abychom je umožnili. A toto ve spolupráci s očkováním povede k tomu, že se situace zvládne. A jenom znovu připomínám, že opravdu řada zemí, ke kterým jinak vzhlížíme, dopředu řekla, že to nebude dřív než v březnu. Některé dokonce, že to nebude dřív než v červnu.

Já sám dělám opravdu všechno pro to, abych s vámi komunikoval, snažím se sem chodit, jak je to jenom možné. Snažím se neemotivně a na základě údajů odpovídat na vaše dotazy. Já jim všem rozumím.

Já jenom chci, abychom se uměli navzájem vyslechnout. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane ministře. Já si dovolím požádat pana ministra o chvilku pozornosti, protože bych tady chtěl možná zcela výjimečně přečíst pár otázek, které jsem obdržel od člověka, který se chce nechat očkovat, a to co nejdříve.

Je to člověk, který má strach, a ptá se mě: Zkuste se, prosím vás, zeptat pana ministra, mám obvolávat všechny ostravské nemocnice a zkusit se někde přihlásit? Nebo to bude někdo zajišťovat dle informací pojišťoven? Prostě pane ministře, chtělo by to asi zveřejnit nějaký očkovací plán. Poslední byl zveřejněn asi před čtyřmi měsíci. Ono by to chtělo asi aktualizovat i tyto věci, protože ti lidé, kteří už chtějí využít a jsou v té menšinové skupině občanů České republiky, kteří opravdu vážně čekají na tu vakcínu, aby ty informace měli a aby to nebylo jen, že Praha, Brno, ale i taky ostatní velká města, ale hlavně ty ostatní regiony. Protože jak ten důchodce správně píše, máme asi 300 tisíc seniorů, kteří jsou v domovech seniorů.

I to je teoreticky logisticky zvládnuté. A tyto otázky tito lidé kladou. Jak to bude probíhat? A samozřejmě máme 2,5 milionu starobních důchodců, kteří jsou doma. A oni také patří pod tu rizikovou skupinu a asi by bylo třeba ten plán co nejdříve upravit a zveřejnit, jak bude postupováno, zvláště v tom praktickém provedení, ať ta nejistota těchto lidí je uklidněna. Tolik krátký výstup z otázek občana, který jsem slíbil, že přednesu. Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci, a z mých slov to tady nezaznívá poprvé, je, a teď promiňte za ta slova, absolutní ignorace Ministerstva zdravotnictví vůči dezinformacím.

Od té doby asi žádnou nepřesnost ministerstvo nevydalo, aby mohlo opravit nějaké chyby. Minimálně se to tam mělo objevit. Dívám se na vaše stránky, na oblast dezinformací o covidu.